Děkuji. Jsme v obecné rozpravě. Máte slovo. Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající.

Přesto mám potřebu říct při projednávání ústavního zakotvení manželství jako svazku muže a ženy, že považuji za velmi důležité připomenout základní principy, na kterých celý náš ústavní pořádek stojí. Už samotná preambule ústavy, našeho základního zákona, proklamuje, že jsme jako občané odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných a svobodných občanů. A hned první článek Listiny deklaruje, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Rovnost je tedy jedna ze základních hodnot, na základě kterých celá naše společnost funguje.

Odepření práva na sňatek párů stejného pohlaví a jejich odsouvání do nižšího postavení, což by zavedení do ústavy za mě způsobilo, by nejen byl hrubě nekoncepční krok, ale byl by to krok podkopávající samotné základní principy našeho ústavního pořádku. Prosím, velmi to zvažte při svém hlasování. Děkuji, paní poslankyně.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, mám dvě poznámky. Ta první poznámka. Jsou tady mezi námi kolegyně a kolegové, kteří si nedovedou představit společnost jinak než ve vertikálním modelu. To znamená, neexistuje pro ně představa, že jiný jiné neznamená, že něco je lepší a horší.

My se celou dobu snažíme vysvětlit, že to je kvalitativní odlišnost. A druhá poznámka. Já jsem tady ve svém příspěvku dopoledne říkala, že pociťuju výraznou skepsi k těm dojemným výstupům, které tady proběhly, jak některých členů vedení Sněmovny a dalších kolegyň a kolegů, kteří říkali, že jim opravdu nejde o destrukci instituce manželství, respektive o naplnění slova manželství jiným obsahem. Teď jasně vidíme, jak vážně to mysleli. Děkuji, paní poslankyně. A vidím zde faktickou...

Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já vím, že už jste všichni unavení a možná trošku vyčerpaní a diskuse předešlá byla hodně dlouhá, někdo je zklamaný, někdo se raduje.

Poprosím všechny přítomné, jestli by se mohli ztišit.

Děkuji. Mezitím ještě přečtu rychle omluvy.

Ano, děkuji.

Je zde někdo?

Děkuju mnohokrát, vážený pane předsedající.

Ty důvody pro mě jsou, ony hodně rezonovaly už při projednání předchozího bodu, že institut manželství

Prosím ještě jednou.

To je ten důvod. A proč posunutý do roviny ústavního práva? Já mám opravdu obavu z toho, že českými prostými zákony, to znamená pod ústavním právem, dojde v budoucnu k erozi institutu manželství. To je jeden důvod. A druhý důvod, tam je to právně složitější, že samozřejmě rovina podzákonného práva je mnohem náchylnější k erozi nejen s českými zákony, ale s mezinárodními právními dokumenty, ať už mezinárodními smlouvami, rozsudky různých mezinárodních soudů, ať už SLP, Soudního dvora Evropské unie a tak dále.

Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážení pánové ministři, vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, chci jenom na závěr asi možná už téhle debaty připomenout, že žijeme ve velice těžké době. Jako člen zahraničního výboru chci připomenout, že je válka na Ukrajině. Celosvětová situace je velmi těžká.